Pan ministr vnitra chce odpovědět. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ti vojáci, vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího každý měsíc se bude vyhodnocovat jejich potřebnost, každý měsíc budeme dávat poziční zprávu do vlády. A může se stát, že vláda ten mandát sníží. Že sníží počet vojáků.

Živou silou myslím vojáky, aby mi bylo rozuměno. No nebudou. Protože předpokládám, že do Květné odjede materiál, který bude zkontrolován, přepočítán.

Děkuji panu ministrovi vnitra a nyní pan ministr Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuju, pane předsedající. Vojáků je nasazeno ve Vrběticích momentálně 223, dnešní číslo, myslím.

A samozřejmě, není nejmenší důvod sem přenášet, na tuto půdu, potřebu si říkat mezi oběma ministerstvy, jak udělat maximum pro to postupné snižování.

A ostraha Vojenské policie. I ti hasiči jsou míněni v tom prvním sledu z kapacit Vojenské policie. Tam ten počet je, řekněme, opravdu relativně malý.

Děkuji panu ministrovi Stropnickému. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jiří Štětina. Dobrý večer, vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové. Slíbil jsem, že zde budu čtyři minuty, a udělám všechno pro to.

Protože to byla mimořádná událost, to byla katastrofa!

Proto můj projev se omezí pouze na dva dotazy. Ale ještě než je položím, tak musím říct, že jsem skutečně spokojen s odpověďmi obou pánů ministrů, což zní od opozičního poslance asi trošku blbě. Ale je to tak.

První pásmo bylo upozornění, druhé pásmo bylo výstraha a třetí pásmo se střílelo. Takže takto byly zajištěny muniční sklady.

To mně říkali odborníci, pyrotechnici a lidi, kteří se o tyto sklady starali.

A nyní se dostávám k tomu hlavnímu, co chci říct. Ale mně by zajímalo, kdo a která vláda se zasloužila o to, že muniční sklady byly předány do užívání nebo do nějaké pseudoprivatizace soukromým firmám. Já jsem tuto otázku zde ještě neslyšel.

Omluvám se, pane poslanče. Poprosím ctěné kolegyně a kolegy, aby se ztišili. Je sice pozdní hodina, ale prosím, mějte ohled na svého kolegu.

Skutečně tato vláda za to nemůže.

Takže nechtějme, aby tato vláda za to nesla zodpovědnost. To je zodpovědnost jiných!